Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych trošičku reflektoval a zareagoval na svého předřečníka, pana poslance Adamce.

Opět. Kdo to bude kontrolovat, kdo to bude vymáhat? To je ten problém.

Nikdo to nedodržuje, protože to nikdo nevymáhá. A když tady mluvil o pozměňovacím návrhu, který má v systému pan poslanec Benda, tak já ho také podpořím, protože on určitým způsobem reflektuje dánský model, o kterém jsem tady také mluvil, kde existuje určitá možnost výběru.

Takže je lepší opravdu přijmout nějaký kompromis než dělat nějaké striktní zákazy. Já vám děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři je jich tady výjimečně více , pane zpravodaji, dámy a pánové. Nechystám se k ničemu takovému. Dokonce jsem vstřícnost sama. Návrh pana poslance Vondráčka, který jsem také podával na zdravotním výboru a který jsem zjistil, že zmátl kolegy ze zdravotní výboru natolik, že nebyli schopni rozpoznat, že se jedná o totožný návrh, a jenom proto, že to byl můj návrh, tak ho nepodpořili, a kdyby to byl návrh pana kolegy Vondráčka, tak by ho podpořili jsem stáhl. Nebudu předkládat x pozměňovacích návrhů, pouze několik, které pokládám za nezbytné. Ministr tady řekl, každé další čtení zákon zdokonaluje.

To já rozumím. Ale každé další čtení z návrhu zákona vyhodí nějakou další blbost, kterou tam ministerstvo a jeho úředníci napsali. Promiňte mi trošku expresivní pojem, víte dobře, že ho nepoužívám příliš často, ale když jsou nějaké věci zcela nelogické a zcela odporující zdravému rozumu a přirozenému běhu věcí a světu, tak jak ho známe, tak se nebojím je označit trošičku silnějším slovem.

Která by se dala dostat do stavu, kdy bude odpovídat zdravému rozumu.

A poté byl použit pouze jako záminka k tomu, aby ministru zdravotnictví tento návrh byl vrhnut zpět do vlády. Tak abych vás přesvědčil o tom, že tento návrh je rozumný a odpovídá plánu Ministerstva zdravotnictví, odpovídá tomu, co Ministerstvo zdravotnictví chce prosadit, a bylo by vhodné, aby ho Poslanecká sněmovna opět podpořila a nedala na tlak svých stranických sekretariátů, resp. koaliční devítky, ale hlasovala tak, jak si jednotliví poslanci myslí, že se hlasovat má.

V Praze ten problém už reálně neexistuje. V Praze je naopak problém najít restauraci, ve které je možné kouřit. Tady už máte většinu restaurací nekuřáckých, tak jak prezentovala tisková zpráva sdružení provozovatelů hotelů a restaurací. Většina nově zakládaných podniků je nekuřácká. Prostě trh to řeší sám.

Přes léto zpracovával Parlamentní institut, a já předpokládám, že to všichni máte k dispozici, studii o tom, jak vypadá zákaz kouření v jednotlivých evropských zemích a jak vypadá možnost nějakých oddělených prostor, resp. výjimek.

Bary kouření je zakázáno v provozovnách větších, než je čtyřicet metrů.

Provozovny do čtyřiceti metrů čtverečních mohou kouření povolit dle svého uvážení. Německo. Všichni víme, že Německo nemá centrálně regulovaný zákaz kouření. Má regulaci na úrovni jednotlivých členských zemí. Všechny ostatní mají nějaké výjimky. Polsko.

Zařízení, která mají nejméně dvě místnosti, může být jedna z nich určena pro kuřáky, pokud je vybavena ventilací zajišťující, že tabákový kouř neproniká do ostatních místností.

Kouření je zakázáno ve všech zařízení, kde se podává jídlo nebo pití. Do těchto prostor není možné vnášet jídlo a pití. Švýcarsko. Upraveno na úrovni kantonů.